Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě dohody politického grémia, které ještě probíhá, ukončuji dnešní jednací den. Přeji vám hezký večer a sejdeme se zítra ráno v 9 hodin. Podle zákona o jednacím řádu mi dovolte, abych ještě oznámil, že začínáme pevně zařazeným bodem podle zákona o jednacím řádu, a to odpověďmi na písemné interpelace. O pořadu po 11. hodině se dohodneme na základě vašich návrhů také mezi 11. a 13. hodinou.